Tvrdím, že tato úprava neposunuje naše vysoké školy k lepšímu, ubírá jim možností, jak se mohou ve své personální práci chovat, a to i navzdory tomu, co říkají někteří kolegové, kteří tvrdí, že jsou a byli vždycky zastánci funkčních míst profesorů nebo docentů, přestože těchto míst, těchto možností v době a na místech, kde toho mohli využít, nevyužili.

Myšlenka zjednodušit akreditace pro zavedené instituce vede k té představě institucionálních akreditací. Jakmile je škola dostatečně renomovaná, získá oprávnění provádět proces jakési certifikace studijních programů, které realizuje ve své vlastní režii, nebude se muset s každou jednotlivostí obracet na jinou instituci.

Jeden z těch problémů je to, co zde zmiňovala paní poslankyně Putnová, totiž nehotový obrázek o tom, co jednotlivá ustanovení znamenají. Význam jednotlivých ustanovení v zákoně je dán až podzákonnými normami a je v zásadě jedno, jestli je to vyhláška Ministerstva školství, nebo nařízení vlády, ale bez toho aby bylo jasné, jak vypadá obsah tady těchto norem, není dost dobře možné dohlédnout důsledků toho, co je stanoveno v novele jako takové a co může na první pohled vypadat docela rozumným způsobem.

Žádali jsme tady o toto. Explicitně se nám dostalo odmítnutí.

Budou se akreditovat jednotlivé studijní programy a pouze se nevyužije celého toho mechanismu, který je tam připravován. Ten mechanismus, zdůrazňuji, nebyl žádným způsobem testován z hlediska toho, jak bude vypadat jeho provádění na vysokých školách, jak budou vypadat příslušné normy, které předpokládají kontrolu kvality a vnitřní standardy vysokých škol.

Dozvěděli jsme se, že pilotování tady takových procesů není možné. Když se ale podíváte do toho, jaké nové instituce a jaké procesy norma zavádí, je velmi důležité vidět, jak vlastně tady tyhle ty věci budou vypadat. Kolegyně, kolegové, já vás prosím, abyste zaujali svá místa a nediskutovali a umožnili panu poslanci dokončit jeho obsáhlý projev.

Tady se vlastně jedná o to, že nařízením vlády bude stanovena struktura vědních oborů, ve kterých probíhá vzdělávání na vysokých školách. Přestává to být záležitostí akademické vědecké komunity. Stává se to záležitostí politického rozhodnutí a závazného dodržování toho, co je tím politickým orgánem, tedy vládou, do toho zapsáno. Příprava, tak jak probíhá dnes na úrovni příslušných pracovních skupin, vypadá jako proces, který je vzácně demokratický. Účastní se ho spousta pracovníků z vysokých škol, nedělá to Ministerstvo školství vnitřními pracovníky.

Do pracovních komisí, které dnes pracují na náplni příslušných oblastí studia, byli bez jakéhokoli transparentního způsobu výběru nadelegováni pracovníci stávajících vysokých škol, kterým nebylo dáno ani přesné zadání toho, do jaké míry výsledky jejich činnosti budou nějakou závaznou normou jenom doporučením, k čemu to vlastně bude použito, nicméně měli si vesměs možnost ohlídat, aby jejich partikulární zájmy nebo partikulární zájmy jejich institucí byly v připravovaných normách nebo standardech zahrnuty.